Děkuji vám za pozornost. Děkuji zpravodaji. Rozhodneme v hlasování číslo 185, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Končím bod číslo 109.

Dobré odpoledne.